To je stále dokola, mele svou. Mně se zdá být hrozně, hrozně primitivní.

Jednoznačně se vyjádřil, že nikdy nikomu neublížil. Děkuji. Paní poslankyně Němcová bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Děkuji.

Máte slovo, pane poslanče.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan poslanec Grebeníček chce reagovat s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo.

V pramenné základně nic takového nikde není. A pokud se týká poznámky, právě k paní Němcové. Nemá přečtené věci. Nejde mi o nic jiného, než abychom se vrátili k programovému prohlášení vlády, naprosto seriózně pokračovali v diskusi, jak jsou všichni přihlášení, abychom se dostali do situace, kdy budeme svobodně rozhodovat o tom, zda dáme, či nedáme vládě důvěru. Děkuji za pozornost. S faktickými poznámkami jsou v tomto pořadí přihlášeni: pan poslanec Blaha, pan poslanec Výborný, paní poslankyně Němcová.

Máte slovo, prosím. Vážené dámy, vážení pánové, já se omlouvám, že budu opět odvádět pozornost od toho, k čemu směřujeme, to znamená od hlasování o vyslovení důvěry vládě.

Pan Grebeníček, který tady byl jmenován, samozřejmě v té věznici byl velmi aktivní.

To mě zajímá, protože tato otázka mi nikdy nebyla zodpovězena, a já si myslím, že je velmi podstatná. Děkuji. Jenom připomínám, že na další poslance je potřeba se obracet prostřednictvím předsedajícího. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Výborný, po něm paní poslankyně Němcová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ona nebude jiná. Neustále tady budou tendence k tomu zlehčovat události. Mimochodem, mezi těmi oběťmi byli taky komunisté! To byste taky mohli vědět!

Není to pravda. Tak tady prosím nebudeme klamat ani Sněmovnu, ani veřejnost. Stačí se podívat do odborné literatury, už to tady bylo řečeno přede mnou.

Děkuji. Paní poslankyně Němcová a po ní s faktickou poznámkou pan předseda Kováčik. Paní poslankyně, máte slovo. Jestliže se bavíme o tom, kým byli nebo kým jsou komunisté, tehdy Komunistická strana Československa, dnes Komunistická strana Čech a Moravy, tak to souvisí s dnešní žádostí vlády o vyslovení důvěry, protože oni v tajném dokumentu sepsali nějakou dohodu, na základě níž budou právě vládu Andreje Babiše držet, jsou tedy součástí této koalice. A my máme vědět, kdo s kým bude rozhodovat o osudech lidí v této zemi.